V jedné instituci, ve které vás zastupujeme a jejíž materiály jsou zatím neveřejné a za kterou byl též pan ministr jedním z našich partnerů často kritizován, jsme si vyžádali, jak bylo řečeno, že tam nic neděláme, tak my tam o tom diskutujeme a byly vyžádány materiály, kde vám snad mohu prozradit krom jiného, že statistika ukázala, že přibližně o 40 % poklesla jistá výkonnost u praktických lékařů, myslím ve vykazování, ale o 40 % narostlo využití toho, o čem jste zde mluvili. Záchranky. A dámy a pánové, když tady jednáme o poplatcích, tak si všimněte, že my jsme je zrušili, možná i ty, které neměly být, ale nechali jsme pouze jeden. A neurazte se v tomto směru za sebe říkám, já si nemyslím, že to je systémové, a ty peníze pochopitelně chybět budou a ono se to projeví. Ano, to už je konkrétnější diskuse, takže já si vám dovolím říci poznatky ze své práce, protože jsem zcela práci neopustil, víte to, a můžu mluvit jenom za Prahu. Pro nás nastává od pátečního odpoledne do neděle peklo. Naprosté peklo! Protože jezdí jedna záchranka za druhou a vozí i nesmysly. Ale před časem jsme tu diskutovali, zda vůbec, já tu nebyl, záchranka má mít lékaře.

Prostě kryje se před prů... jak se říká slušně? My máme statistiku. Ono to stouplo bez ohledu na to, že byly regulační poplatky. Tady na tom místě jsem to říkal. Ale už jsem pochopil, že když někdo zde hovoří z praxe a jsou zde politická zadání, tak ho pochopitelně nikdo neposlouchá. Myslím si, že toto musíme nějakým způsobem regulovat! A víte, jak to vypadá? Kdo je poctivý a dojde na tu lékařskou službu první pomoci, tak kupodivu zaplatí 90 korun. A co udělá ta pohotovost? Aby neudělala malér, tak ho pošle někam do té nemocnice. Vy se pak divíte, že narůstají vyšetření, že narůstají náklady. No protože v noci všechno děláte statim. Pro vás, kdo jste laici, tak ta všechna vyšetření, my něco udělat musíme, protože jinak nás zase někdo bude soudit, obžalovávat, tak to všechno jsou náklady navíc. Ale nezlobte se, jestli se tedy někdo rozhodne tuto službu využívat, a tady jasně máte důkazy, že se tak děje, tak já si myslím, že naší povinností je regulovat její zneužívání. To znamená je otazné, jestli stačí jeden poplatek 90 korun. A navíc taková administrativní praktická maličkost. Proč on vůbec byl stanoven na 90 korun?

A teď se znovu omlouvám všem slušným pacientům, ale já bych očekával, že kupříkladu od pátku od druhé třetí hodiny do pondělí do rána bude platit zvýšená taxa! Protože veškerý personál, který držíme v nemocnicích, je placen podle úplně jiných platových tabulek. Pan ministr jako ředitel to jistě ví. Těžko se ti lidi shánějí, jsou tam v omezeném počtu. Protože oni vykonávají pohotovostní službu. Ty služby tam jsou proto, že když někomu je hodně špatně, tak ho tam přivezou a nemocnice se ho ujme. Ale my z těch lidí přijímáme sotva 10 %. Je to velmi velmi prosté. Zavoláte záchranku, nemusíte se starat o dopravu. Odveze vás tam. A teď, co řeknu, je ošklivé, ale já tu chci mluvit z praxe. A abychom se vás zbavili, tak my vás dokonce odvezeme zase dopravní zdravotní službou zdarma domů, protože ty vzdálenosti a noční doprava není ideální a opět rostou náklady! A podržte se: vůbec nikdo tu nediskutujete, když teda ti pacienti tak tím trpěli, o tom, že do většiny nemocnic je placený vjezd. Takže kdo je férový a přijede si pro svého příbuzného sám, tak platí za vjezd a parkování v nemocnici. Kdo je chytrý, přijede tam záchrankou a nechá se odvézt dopravní zdravotní službou. Dámy a pánové, já bych takto mohl pokračovat. Skutečně vnímám, že není teď vhodná doba na změnu. Prostě tak bylo rozhodnuto, tak bylo lidem slíbeno, tak se musí stát. Přesto doufám, že kulturním způsobem, jak to tu zatím vypadá, se k této problematice vrátíme a místo takového toho obecného, že to někoho likviduje a podobně tak jestli to někoho skutečně likviduje, tak sakra snad od toho máme právě Ministerstvo práce a sociálních věcí, které by se o tyto chudáky, kteří už nemají na nemocnici, mělo postarat! To si taky nenamlouvejme! Prostě musíme najít nějakou cestu, jak řešit hlavně to zneužívání, nadužívání zdravotní péče. A též si musíme říct, kdykoliv tu slyším o tom, že ve zdravotnictví se musí ušetřit, tak si uvědomte, že skoro málokdo se odvažuje říct, že ta zdravotnická mince má dvě strany. To je zdravotnictví a z druhé strany je bývalý pacient, nyní podle zákona klient, který ho využívá.

Proto vás prosím, vraťme se k té diskusi.

A je logické, že ta pojišťovna víc a víc platí a je to všecko náročnější a náročnější. Podívejte se jenom na vybavení těch záchranek!